A žádám sněmovnu o klid, abychom všichni dobře věděli, co bude předmětem hlasování. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

V tuto chvíli víme, jak vypadají české lesy, a jakékoliv takovéto robustní zásahy by se mohly negativně podepsat ještě zhoršením tohoto stavu.

Děkuji. Nyní mám dvě faktické poznámky.

Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane ministře.

Nicméně vzápětí přišlo naprosto opačné rozhodnutí orgánů ochrany životního prostředí, které říkalo, že se nic v této lokalitě kácet nemá.

Nyní paní poslankyně Langšádlová. A zase ještě, než vám udělím slovo, požádám sněmovnu o klid.

Tak ještě počkáme... Máte slovo. Děkuji za slovo.

Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, pane ministře, budu trochu stručný. Navážu na své dva kolegy, kteří tady hovořili o kácení dřevin u tratí.

A já musím říct, že tady zazněla jedna nepravda. SŽDC jako organizace o to moc nestojí, o tuto pravomoc, protože ono to stojí peníze! Řekněme si na rovinu, že to prostě není zadarmo, stojí to peníze. Takže víceméně tato aktivita vznikla na základě poslanecké aktivity v hospodářském výboru a SŽDC nakonec souhlasila, ale velmi, velmi nerada.

Takže jenom na vysvětlení. Děkuji za pozornost. A jinak asi už tady dneska k tomu návrhu zákona padlo skoro všechno.

Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi, zatím byl poslední přihlášený do rozpravy. Děkuji za slovo, pane předsedající, dobré dopoledne.

Za prvé, je to zákon, který v uvozovkách Sněmovna dráhám, Ministerstvu dopravy trochu dluží, on sem byl zaslán na konci listopadu 2018, téměř před rokem, tak jsem moc rád, že dnes zvládneme třetí čtení. To za prvé. Za druhé chci poděkovat kolegům z hospodářského výboru. Těch pozměňovacích návrhů bylo jak v té první fázi před druhým čtením, tak i nyní kolem padesáti. Bylo to opravdu velmi složité k projednání. Nakonec ve většině případů jsme ve shodě a je tam logicky, tak jak vždy, několik nejasností nebo neshod a těm se právě věnovali moji předřečníci. Velmi krátce k oněm vlečkám, pozměňovacímu návrhu A2. Tady lze z mé strany říci, nebo já konstatuji a vidím ten problém, takže je to do velké míry spor právníků, právního výkladu o překladu evropské směrnice. Když ten problém zjednoduším do obyčejné lidské řeči nebo do zkratky pro novináře a média, je to o tom, jestli soukromé vlečky, soukromé areály, jestli na ně v uvozovkách uvalíme jho té takzvané veřejné infrastruktury, kde i ten soukromník musí dávat prohlášení o dráze, nechávat si schvalovat, který žadatel tam bude jezdit nebude přes Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře to je vlastně ten původní návrh Ministerstva dopravy, anebo jestli akceptujeme návrh hospodářského výboru, kde říkáme, že v takovém areálu by soukromník měl mít právo si rozhodovat o svém majetku, o svých tržních a obchodních vztazích.